Z hlediska procesního je každý návrh územního plánu nejdříve představen na tzv. společném jednání. Poté je možné uplatnit k návrhu územního plánu připomínky. Ministerstvo kultury tak činí po projednání věci s Národním památkovým ústavem po velmi pečlivém zvážení všech relevantních skutečností, když o korektnosti a správnosti jeho postupu svědčí i ta skutečnost, že při projednávání územních plánů výše zmíněných obcí došlo k dohodě mezi Ministerstvem kultury a pořizovatelem územního plánu, přičemž výsledné konsenzuální materiály respektují jak rozvojové a urbanistické zájmy obcí včetně úpravy poměrů dopravy v klidu a v pohybu, tak také památkové hodnoty místa. Až při projednání návrhu územního plánu Lednice vznikl rozpor mezi pořizovatelem územního plánu Lednice a dotčeným orgánem, kterým je Ministerstvo kultury, který nebyl mezi těmito stranami vypořádán. Poté následoval stanovený postup, tedy že rozpor byl řešen na úrovni Ministerstva pro místní rozvoj, když Ministerstvo kultury jednoznačně deklarovalo, že stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj bude plně respektovat.

Obec Lednice se však s tímto standardním průběhem projednávání územního plánu, resp. s jeho výsledkem nesmířila a podala žalobu v právní věci žalobce Obec Lednice proti Ministerstvu pro místní rozvoj a také Ministerstvu kultury, a to na ochranu před tvrzeným nezákonným zákazem, pokynem nebo donucením správního orgánu, která byla doručena rovněž Ministerstvu kultury dne 8. prosince 2015 spolu s výzvou soudu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Děkuji panu ministrovi.

Například otázka vlastnictví statku, který je předmětem ochrany, stejně jako jeho jednoznačné vymezení.

Rozhodnutí a stanoviska vydávaná orgány památkové péče jsou tak zcela nepředvídatelná.

Ukázkovým příkladem jsou právě novelizované územní plány.

Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď. Tady zazněly určité teze. Samozřejmě je to vždycky úhel pohledu, názor proti názoru. Nechceme do toho vstupovat. Je třeba, aby nezávislý soud mezi těmito názor proti názoru sám rozsoudil a posoudil, což samozřejmě budeme respektovat.

Paní poslankyně Věra Kovářová přednese interpelaci na již nepřítomného pana ministra Andreje Babiše pan ministr se řádně omluvil, neb za chvilku zastupuje vládu na setkání s ministrem financí Saska ve věci zjednodušení daní. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane ministře, vaše kroky, které by měly vést k posílení výběru daní, současný systém rozhodně nezjednodušují a je otázkou, zda právě zjednodušení, snížení administrativní zátěže není tím, co by mohlo přinést ovoce v podobě zvýšeného daňového výběru. Tento názoru sdílí řada daňových expertů. Snahu po žádoucím zjednodušení a odbourání zbytečné byrokracie na straně Ministerstva financí v tuto chvíli bohužel nevidím. Děkuji za odpověď. Ještě před chvílí jsem měla naději, že se dočkám po devíti měsících osobní účast pana ministra. Tak doufám, že dostanu tentokrát podrobnou odpověď na svoji otázku. Chápu, že je řádně omluven, ale asi nemám štěstí. Děkuji paní poslankyni.

Ano, děkuji vám, pane místopředsedo. Jsem rád, že pan ministr je přítomen. Trošku to bude navazovat na dnešní jednání podvýboru pro vězeňství, kde jsme mj. diskutovali o věcech koncepce Vězeňské služby.

Slyšeli jsme dokonce takové záměry, kterým se dalo věřit, že ta koncepce do půl roku, tři čtvrtě roku bude platit. No, nestalo se tak.

Koncepce řeší velmi důležitou oblast vězeňství České republiky, řeší věci spojené s Vězeňskou službou.

Prosím, řekněte nám trošinku více v této věci. A pan ministr jistě rád řekne více k této věci. Prosím, pane ministře, máte slovo.

My jsme se vydali úplně jinou cestou kvůli tomu se to také zdrželo a rozhodli jsme se na věc podívat optikou člověka, vězně.